Sedm tisíc nových staveb. Naprostý nesmysl na Šumavě.

Jestli za to někdo mohl, tak to byla právě správa parku v určitém období, když povolovala některé stavby, které povolit neměla, a starostové byli ti, kteří protestovali.

Existují různé možnosti. Já osobně ne.

A rozhodně 50 % nevidím jako cílový stav v nějakém blízkém horizontu.

Ale přesto si myslím, že to bylo od Senátu velmi dobré, že tuto problematiku zvedl a že se snaží, aby nakonec zákon o Národním parku Šumava vznikl. To, jestli ho propustíte do dalšího čtení, nebo jestli nám ho vrátíte k dopracování, to má různé konsekvence. Budeli ho Senát dopracovávat, nebude příliš změněn. Věřte tomu. Pustíteli ho do dalšího čtení, máte všechny možnosti, jak se vypořádat s věcmi, které se vám v senátním návrhu zákona nelíbí, a můžete ho upravit. Já jsem tady již řekl, že se budu snažit, aby se norma přijala, protože pro mě je největším smyslem toho, proč tady tento zákon předkládáme, aby skutečně už nějaká pravidla začala platit. My jsme zde udělali jakýsi nástřel nějakého textu, který předkládáme k vašemu zvážení, vašemu projednání. Pokud nechce pracovat, tak buď nám ho vrátí, nebo zamítne. Děkuji za pozornost. Ještě pro jistotu, protože ani kolega Bartošek ani já nevíme, jestli byla přečtena omluva od 17 hodin pana poslance Martina Komárka, tak konstatuji tuto omluvu doručenou předsedovi Poslanecké sněmovny. Nyní závěrečné slovo zpravodaje nemá zájem.

V rozpravě padl i návrh na prodloužení lhůty. Protože nebyla stanovena lhůta, tak podle zákona se prodlužuje o 30 dnů bez dalšího.

Před hlasováním se hlásí předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura. Prosím, pane předsedo.

Tam je ale třeba, abychom se bavili se souhlasem navrhovatele nevím, jeli k tomu navrhovatel zmocněn Senátem? Pan předseda klubu TOP 09. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Já cítím povinnost vysvětlit vám svoji neobvyklou žádost. Pro nás je to velmi důležité. Prosím tedy o pochopení.

Pokud bychom hlasovali klasicky, nejprve přepracování, tak to nepodpoříme, protože podporujeme zamítnutí, a dojde k situaci, kdy většina v této Sněmovně se nechce tímto zákonem zabývat ve druhém čtení, ale on tam přesto projde, protože my nepodpoříme návrh na přepracování, protože chceme zamítat.

Myslím si, že můžeme bez rozpravy o tom hlasovat.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme tedy hlasovat v opačném pořadí. Prvním hlasováním tedy o zákonu jako celku po proběhlé rozpravě, závěrečných slovech bude hlasování o zamítnutí návrhu předloženého Senátem. Kdo je pro zamítnutí tohoto návrhu? Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl zamítnut. Nemůžeme tedy dál pokračovat.

Děkuji.